Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V březnu letošního roku uděloval Parlament České republiky předchozí souhlas s návrhem nařízení Rady, které mělo minimalizovat dopady možného tvrdého brexitu na rozpočet EU v roce 2019.

Návrh Komise umožní, aby Spojené království do rozpočtu EU dále přispívalo i v roce 2020, a tím se minimalizovaly dopady případného tvrdého brexitu na rozpočty ostatních členských států včetně České republiky.

V souladu s jednacími řády Poslanecké sněmovny a Senátu je vláda povinna si předtím, než udělí souhlas Radě, vyžádat souhlas obou komor Parlamentu. Vláda proto nyní předkládá návrh uvedeného nařízení oběma komorám Parlamentu. Děkuji. Než dám slovo panu zpravodaji, tak tady mám jednu korekci omluvy.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj, předseda výboru poslanec Ondřej Benešík, informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane místopředsedo. Ta situace je obdobná.

Myslím si, že dostatečně jasně objasnila, v čem spočívá jádro pudla. Jedná se o příjmovou, ale i výdajovou stránku evropského rozpočtu.

Proto je důležité, respektive nutné, aby měla souhlas Poslanecké sněmovny k tomu, aby pro příslušnou legislativu na Radě Evropské unie mohla hlasovat.